Jestliže tady ministr vnitra říká, že zachrání Českou poštu a že ta Pošta bude moderní poštovní institucí, tak já jsem přesvědčena o tom, že Česká pošta je veřejnou službou pro naše občany.

A když jsem viděla současného pověřeného ředitele protože ministr vnitra nebyl schopen za osm měsíců vybrat nového ředitele který prakticky říkal, že všechno je problém, že zákazník by se měl podřizovat té České poště, kdy ta pošta bude otevřená, a teď se to dozvídáme: doručování bude jednou za tři dny. Tak jestli je tohle moderní poštovní instituce, pro mě to moderní poštovní instituce není. Zároveň tady hovoříte o tom, že připravujete teprve transformační plán a že vám ho připravují externí odborníci. Vůbec to na mě nepůsobí věrohodně. Zároveň říkáte, že Česká republika má jednu z největších pobočkových sítí. Ale opět nemluvíte pravdu.

Tam už nejsou zaměstnanci České pošty.

Pořád jsme se nedozvěděli, za co se utratí těch 8 miliard. Vy říkáte, že transformační plán je jedna věc pořád ho nemáte, teprve se na něm pracuje, pracují na něm externí pracovníci a uzavření 300 poboček je věc druhá. Znovu bych chtěla zdůraznit, že tím, že se uzavře těch 300 poboček, tak Česká pošta ušetří 700 milionů korun.

Propustili se všichni řidiči.

To jste nezastavil jako ministr vnitra? Proč to nezastavila ta vaše nová skvělá dozorčí rada? To jsou mé otázky, na které bych ráda dnes od vás dostala odpověď. Vy říkáte, že pobočky zůstanou na malých obcích.

Řeklo se jí, že je to citlivé číslo, že se to nedozví.

Znovu podotýkám, pane ministře, vy jste ministr vnitra, vy máte ve své gesci Českou poštu, a jestliže tady pořád hovoříte o Českém telekomunikačním úřadu, já bych vám jenom chtěla říct, že to je ústřední orgán státní správy.

Uvědomujete si vůbec, že dnes je 19. dubna? Že to je za dva měsíce?

Mění se ty pobočky. Pořád jste nám neodpověděl, co bude s těmi budovami. Oni jsou zodpovědní.

Za dva měsíce? Proč jste to řádně nepřipravil? A proč tady používáte Mariánské Lázně? To je úplná katastrofa!

Jeden paradox za druhým!